Já vám přivedu na tiskovku 50 lidí, kteří vám řeknou, že tady ten zákon je úplně nesmysl.

Takže tohle je moje argumentace. Čas, pane poslanče. Tak tímto vzhledem k tomu, že tady mám žádost o přestávku od předsedy poslaneckého klubu ČSSD pana poslance Chvojky, přeruším tento bod, ale neodcházejte prosím, protože musíme projít ještě jedním důležitým hlasováním, a to že musíme hlasovat, a já to navrhuji, o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny. Tímto zahajuji hlasování.